S ohledem na uvedení skutečnosti, že se jedná o technickou novelu zákona, dovoluji si tímto v souladu s § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Dobrý večer, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vše tady zaznělo ve zprávě pana ministra, tak já pouze shrnu, že cílem předloženého návrhu zákona je adaptace na nové nařízení Komise přenesené působnosti Evropské unie. Cíle lze dosáhnout jinak než úpravou zákona.

Prosím, máte slovo. Dobrý večer, pane ministře.

Pane poslanče, já vám rozumím. Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste se utišili.

Proto se jich ještě více dotýká snížení částky v národních dotacích.

Proto si myslím, že bychom se měli zabývat podrobněji touto problematikou a tento sektor maximálně podporovat. Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kott. Je to velmi nepříjemné pro řečníky.

Děkuji pěkně. Pane poslanče, můžete pokračovat. Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, prvotně chci říct, že podpoříme zkrácení lhůty jako poslanecký klub ANO, jak zde signalizoval pan ministr.

Jenom bych si dovolil doplnit.

Druhá část, o které by chtěl mluvit, a možná že zde navážu na kolegu Davida Pražáka.

To je první záležitost.